To, co se jmenuje návrh pana poslance Volného, tady nemá co dělat za prvé proto, že projednáváme vládní priority, a já odmítám vzít za své, že jeden poslanec je větší priorita než jiný poslanec, a za druhé to, co navrhuje pan poslanec Volný, vy nechcete schválit. Vy chcete schválit něco úplně jiného.

Ještě jednou.

A my prostě odmítáme projednávat poslanecký návrh, který má přednost před všemi ostatními poslaneckými návrhy, které tady již rok leží a nemohou přijít na pořad této schůze jenom proto, že předkladatelé nenašli společnou řeč s vládou, že když předložili A, že budou souhlasit s tím, že ten vnitřek bude B. Ze stejného důvodu odmítáme projednávat návrh pana poslance Volného.

Pan předseda Faltýnek tu odvahu nalezl. Já se omlouvám, že jsem podlehl představě o minimální úrovni projednávání na Poslanecké sněmovně a hlasoval jsem pro návrh poslance Faltýnka. Hluboce se za to stydím. Navrhl jsem revokaci. Chcete projednávat návrh pana poslance Volného. Dovolte, abych vám řekl, že v takovém případě už neprojednáte tento týden nic jiného. Nemyslím si, že to je rozumné řešení.

Pokud bude trvat na projednání svého návrhu, chci mu garantovat, že ho neprojedná.